Já bych tady chtěl upozornit na jeden pozměňovací návrh, který zde podal pan poslanec Zavadil. To by znamenalo, pokud by ten odstavec myslím, že to je paragraf, abych vám to řekl naprosto přesně, je to § 3, kdy se tam říká, že správním úřadem pro účely tohoto zákona je ministerstvo a jiný správní úřad, jestliže je zřízen zákonem a je zákonem výslovně označen jako správní úřad nebo orgán státní správy.

Mezi tyto obory služby patří i audit nebo nezávislá kontrola.

On sám byl překvapen.

Tak nevidím důvod, proč by se z toho měl dělat další byznys, z tohoto zákona. Pokud jde o tu rotaci, co se tady už mnohokrát zmiňovala, to už jsem zmiňoval. Pokud jde o určité další výjimky, to znamená, na koho se ten zákon vztahovat má a na koho se vztahovat nemá.

Na tom jsme se na těch politických jednáních, která probíhala v minulých měsících, domluvili.

Byl to poslanecký návrh pod tlakem podmínky prezidenta Miloše Zemana, aby byl ministrem financí jmenován Andrej Babiš. Poté se půl roku připravuje komplexní pozměňovací návrh, který potom přijde na pořad jednání. Máme tady červen, pak je tady červenec, my to schvalujeme ve třetím čtení a probíhají obstrukce. Obstrukce budou zrušeny za předpokladu, že se vypustí Generální ředitelství státní služby. K tomu nakonec došlo.

Což si myslím, že je veliká škoda, protože my jsme byli ochotni kvalitně pracovat na tomto zákonu, protože pokud nemá dojít k jeho novelizaci při příštích volbách do Poslanecké sněmovny, jak jinak bychom to udělali než vlastně shodou tady v Poslanecké sněmovně.

Já chápu, že služební zákon potřebujeme. Jsme jedinou zemí v Evropě, která tuto úpravu nemá v účinnosti. Takže my jsme opravdu zase Kocourkov. Opravdu jsme lidově řečeno Kocourkov. A jestliže se toto nezlepší, tak pak se nedivme, že obraz politiky v České republice bude jenom horší.

A byli to právě oni, které dohnal stín služebního zákona z roku 2002, kdy nebyla nabyta účinnost, protože dosazovali ty své kamarády na ústřední orgány státní správy, různé trafiky a další věci. Takže to právě zapříčinilo pád minulé vlády. Opravdu to tak bylo. Ale než to úplně celé ukončím, tak bych zde rád načetl jednu legislativně technickou úpravu. Já se zeptám pana předsedy, jestli ji můžu načíst teď.

Přičemž § 200 byl zrušovacím paragrafem, tedy předposledním paragrafem před posledním paragrafem o účinnosti. Ale to spadlo všechno pod stůl, takže my to napravujeme, nebo pan poslanec Snopek to napravuje následujícím způsobem, a to legislativně technickou úpravou, že předmětné ustanovení se vkládá za § 169 jako nový § 170 a následující paragrafy se přečíslovávají.

Já vám děkuji za pozornost.